Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, čas určený na přestávku vypršel a já vás prosím, abyste zaujali místa, jak je schválený zasedací pořádek, a uvolnili jste prostor u mikrofonu, protože budeme pokračovat v podrobné rozpravě, a abyste umožnili vystoupit jednotlivým přihlášeným poslankyním a poslancům, aby se mohli přiznat...

Já poprosím paní poslankyni

Dostanete slovo, pane předsedo, jenom počkám, až se prostor před vámi uvolní.

Myslím, že v sále je dostatečný klid, zapínám vám mikrofon a prosím, máte slovo, pane předsedo.

A já myslím, že pan Vondráček to tady jasně vysvětlil, že nemáte právo mě omezovat v mém vystoupení. A proto ve svém vystoupení budu pokračovat. Já se vrátím k programovém prohlášení vlády, která tady vládne, která nám zavádí novou totalitu.

Vymyšlené na objednávku, vážení.

Tak já nevím, co na to řeknou lidi.

Tohle jste tady předvedli? Takže co se říká v té preambuli? Že vedle zvládnutí těchto aktuálních výzev ale ani jednu jste nezvládli. Vysoká inflace... Jak chcete řešit inflaci? Vy to ignorujete. Epidemie covidu žádná nebyla. A důsledky energetické krize?

To vy považujete za normální?

Tak jak jste obstáli? A aby mohla svým občanům dlouhodobě zajistit bezpečnou existenci a stále rostoucí životní úroveň!

I toho si je nastupující vláda vědoma. Takže tato vláda, která reprezentuje jenom 43 % voličů, zkrátka se rozhodla, že svůj mandát použije na to, aby totálně zdevastovala naši zemi, aby připravila naše důchodce o peníze a aby zavedla novou totalitu.